Pana ministra vnitra vidím, požádám ho, aby zaujal zatím místo u stolku zpravodajů. A pokud ne, tak to budu brát, že senátoři jsou omluveni.

A ona samotná problematika těch volebních nákladů, těch třetích registrovaných subjektů je poměrně složitá. Já bych byl docela rád, aby nám osvětlili senátoři svůj postup.

Já tomu rozumím, pane předsedo, ale podle zákona o jednacím řádu samozřejmě dám hlasovat o vašem návrhu, ale podotýkám, že Poslanecká sněmovna vzhledem k ústavnímu systému může projednávat i bez přítomnosti senátorů návrh zákona vrácený Senátem.

O přerušení tohoto projednávání rozhodneme v hlasování 34, které jsem zahájil a ptám se, kdo je pro.

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych stručně připomněl vládní návrh zákona, kterým se mění některé volební zákony a další související zákony. Cílem předkládaného návrhu zákona je zajistit vyšší míru transparentnosti financování volebních kampaní.

S pozměňovacím návrhem Senátu, tak jak je předložen, souhlasím. Podotýkám, že vzhledem k tomu, že se jedná o volební zákon, je třeba, aby Poslanecká sněmovna i Senát přijaly předložený návrh ve shodném znění. Děkuji za pozornost.

Tak nejdřív požádám za ústavněprávní výbor jako garanční výbor pana poslance Chvojku, jestli se chce vyjádřit jako zpravodaj k usnesení Senátu? Není tomu tak. A za kontrolní výbor pan kolega Koníček? Také nemá zájem. Prosím, pane předsedo. Takže já si založím sdružení Podporuju poslance Chvojku, až bude volební kampaň. A zaplatím pět billboardů, na kterém bude napsané Nevolte Chvojku. To můžu, když se k tomu přihlásím. Chápu to dobře, že podle sněmovní verze by těchto 50 tisíc se připočetlo do volebních nákladů pana poslance Chvojky nebo jeho politické strany? Toto jste prohlasovali. To je dobrý návod, jak znemožnit konkurenční politické straně vůbec cokoliv udělat, protože budou mít plný limit.